Takže říká to i ekonomický expert a můj kolega, tak já pořád nevím, na co se čeká.

My jsme byli zvoleni, abychom hájili zájmy občanů, a ta situace je opravdu, opravdu vážná.

A jaká tam bude úspora?

Ale ta se dotýká pouze podnikatelů. Kde máme matky matky samoživitelky, kde máme seniory? Kde máme ty ostatní lidi, kteří nepodnikají? Takže těm jste žádnou úsporu nepřinesli. Vůbec žádnou! A je to opravdu velmi smutné a já vnímám, jak negativně to i lidé vnímají, a očekávali, že vláda přijde včera s nějakým řešením. Ona s vůbec žádným nepřišla!

To je jako kolikrát, když se tady snažíme, nebo prosazovalo se tady v minulém funkčním období, snížení DPH na některé věci, tak kolikrát jsme říkali, aby se pohlídalo, aby to pocítili občané, a ne jenom třeba dopravci nebo další.

Já si myslím, že vláda by měla v této věci co nejdříve konat. Ty tři zákony máte. Je to pro lidi a je to hrozně důležité. A nyní bych si dovolila vyjádřit...

Prosím, pokračujte. Pane místopředsedo, děkuji.

Já bych si nyní dovolila opět oslovit koaliční, především koaliční poslance, v rámci pozměňovacích návrhů resortu Ministerstva vnitra, protože považuji škrty u policistů a hasičů v rámci bezpečnosti za velmi nezodpovědný krok.

Pozměňovacích návrhů ohledně hasičů je tam několik. Já jsem byla i za panem ministrem financí a prosila jsem ho, aby třeba pouze jeden tento pozměňovací návrh byl podpořen, a snažili jsme se i v rámci vyčerpání vládní rozpočtové rezervy těch návrhů tam dát více, protože my nemáme pouze dobrovolné hasiče, máme i profesionální.

Já budu určitě dneska velmi bedlivě sledovat starosty, starostky jednotlivých měst a obcí, jak se opravdu postaví k pozměňovacím návrhům, které podporují a vrací finanční prostředky dobrovolným a profesionálním hasičům.

Já jsem to tady říkala již ve druhém čtení a já to znovu zopakuju.